Bohužel, tady se domnívám, že pan ministr nezvážil ten rozdíl a že skutečností je, že on vyslal politický, diplomatický signál našim spojencům i našim nespojencům. A proto je tak strašně důležité, aby Poslanecká sněmovna jako instituce nepochybně větší ústavní váhy než ministr, dokonce i než je vláda, dala jasný, nezpochybnitelný signál našim spojencům i nespojencům, co si opravdu myslíme. Děkuji.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Já navrhuji poměrně jednoduchou proceduru hlasování. Návrhy se vzájemně nevylučují.

Nikdo nezpochybňuje, nemusíme, myslím, je to jednoduché, hlasovat o proceduře.

Ano. Stanovisko kladné. Pan ministr ho přednesl. Já jsem zahájil hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh pana poslance Stanjury. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh pana poslance Ženíška. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Nyní jsem evidoval přihlášky pana zpravodaje, potom pana předsedy klubu TOP 09. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Naprostá většina z vás, na které vidím, hlasovala proti. To jenom abychom všichni věděli, jak je to jasné, Jaký je rozpor mezi slovy a činy. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Nyní se o slovo přihlásil předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Podotýkám, že jsme mimo rozpravu, tedy budu dávat slovo jenom těm, kteří mají přednostní právo. Pane předsedo, máte slovo.

To za prvé. A pokud je zde voláno nebo je zde naznačováno, že je zde nějaká skupina kryptokomunistů, tak já bych byl rád, aby si oni dva pánové udělali pořádek ve svých poslaneckých klubech, protože stejně jako já hlasovali minimálně tři poslanci klubu TOP 09 a ODS, dva a jeden respektive, a doufám, že případná opatření budou nejprve přijata v těch dvou poslaneckých klubech, a až poté budou interpretována hlasování jiných politických stran. Děkuji. Pane předsedo, máte slovo. Paní a pánové, nebudu dlouho zdržovat, protože před sebou máme ještě hromadu konkrétní práce, kterou je třeba také udělat, ale chci poznamenat na margo vystoupení zejména kolegů předsedů klubů zprava, že mezi slovy a činy u komunistů rozpor není, jasně a zřetelně jsme své postoje dávali najevo a podle těchto postojů jsme také jednotně hlasovali. A co se týká otázky tzv. kryptokomunistů, já to beru jenom jako bojování minulých válek, a podívejte se po celé naší zemí, kde je hromada, mnoho, statisíce možná poctivých lidí, kteří byli v Komunistické straně Československa a kteří i nadále jsou lidmi slušnými. Já bych si nedovolil, byť jsem komunista, byť od nás, v uvozovkách, tito lidé odešli, bych si tyto lidi nedovolil urážet takovýmto způsobem. A poslední věta. Díval jsem se na sjetinu hlasování. Mezi ty takzvané v uvozovkách kryptokomunisty bude asi potřeba zařadit i pana kolegu předsedu kubu ODS Stanjuru, protože on se obou hlasování zdržel. Děkuji. Nyní pan kolega Faltýnek, poté pan předseda Stanjura, poté pan předseda Kalousek. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych jménem poslaneckých klubů sociální demokracie a ANO 2011 navrhl, aby Poslanecká sněmovna dnes jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích po 19. a 21. hodině, a současně mi dovolte navrhnout podle § 95, aby Sněmovna vyčlenila pro třetí čtení návrhů zákonů dobu dnes, ve středu, odpoledne a večer po pevně zařazeném bodu. Děkuji. Omlouvám se. Já samozřejmě dám hlasovat bez rozpravy. Vážení páni předsedové klubů, samozřejmě že podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny o tomto návrhu dám hlasovat, protože vetovat lze prostřednictvím dvou poslaneckých klubů to, že se zařazuje nový bod. Požádal bych předsedy klubů, aby respektovali jednací řád.

A protože budu ty návrhy hlasovat jednotlivě, budu respektovat, že ten druhý návrh po 14. hodině nebude moci být hlasován.